Děkuji panu ministrovi. Děkuji za odpověď. Samozřejmě že to je dobrá zpráva pro policisty, že jim ty přesčasy budou proplaceny, včetně hasičů, včetně policistů, a tam směřovala moje otázka. A co se týká těch kriminálních živlů, které by sem mohly směřovat, tak spíš to bylo myšleno tak, že bohužel vzhledem k tomu, že na Ukrajině byli propuštěni i lidé z věznic a mohli se dostat ke zbraním, tak právě tam směřovala moje otázka, zda policisté mohou zabránit nějakým způsobem, aby ty zbraně, které jim byly rozdávány na Ukrajině, tak aby byly použity v České republice těmito živly. Už bohužel není možno reagovat, vypršel čas pro interpelace.

Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Z dnešního jednání se omlouvá z pracovních důvodů od 18 hodin pan poslanec Andrej Babiš a naopak ruší svoji omluvu pan poslanec Rais, který se účastní jednání. Než přikročíme k jednotlivým bodům, tak mě požádal o slovo s přednostním právem pan předseda Okamura. Takže pane předsedo, máte slovo.

Je to možné vůbec?

Děkuji pěkně.

Ale jde tady o to, že opravdu je potřeba to prověřit, protože ten politický podnikatelský projekt hnutí STAN, opravdu, to už přesahuje úplně všechno. Už mě několik lidí upozorňovalo, že za tato moje dnešní vystoupení, že se bude snažit mě ministr vnitra Vít Rakušan, hnutí STAN a vládní představitelé kriminalizovat.

A já jsem se ho zeptal, jak mi to vrátíte? Jestli na mě pošlete policii, kriminálku, jsem se ho ptal, a podobně. Neodpověděl a neupřesnil. Normálně by to bylo jako mafiánské metody, řekl bych.

Ano, to tady píše!

Protože přece mlčení je souhlas.

Ale myslím, že to finální řešení musí být, že hnutí STAN odejde z vlády, protože to už je tolik kauz, ale to, že ždímají takhle peníze z veřejných rozpočtů na úkor občanů, to přece není možné.

Budeme dál bojovat za svobodu, demokracii v České republice a tyhlety vaše mafiózní praktiky prostě nenecháme bez komentáře.